Já mám ve faktické poznámce dvě věci k panu ministrovi.

Já bych tu otázku položil trochu jinak. Kde je kvalitativní opora v tom pandemickém zákoně k rozhodnutí správního soudu. A pak jsem chtěl na doplnění, a když tak mě omluvte, jestli jsem špatně rozuměl. Vy jste řekl, že vlastně i podpora očkování u neočkovaných, nebo třetí dávku, prostřednictvím na pana ministra, rozesílají pojišťovny.

Já vám děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste mluvil o tom, že nebyl připraven zákon o krizovém řízení.

A podle mě se ztrácí poslední motivace k očkování. Nehodnotím vaši odpovědnost. Teď Nejvyšší správní soud zrušil tady tu další motivační složku, takže co bude motivací?

Já vám děkuji za respektování času, paní předsedkyně.

Máte slovo.

To byl ten stav.

To je kontext situace schvalování této věci.

Tak vaše přednostní právo, pane ministře.

Co se týče toho krizového zákona, ano, to je naprosto pravda, ale já se domnívám, že vy mluvíte o novele krizového zákona, která neprošla Senátem, kde byla úprava pokut. Ano, ten zákon krizový je na ministerstvu novelizován, ta druhá novela, která se pak nedostala do Sněmovny, to je také pravda. Já to nekritizuji, já chápu, že to bylo složité, komplikované ke konci, všemu rozumím.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, než začnu, tak si dovolím zareagovat na pana ministra, vaším prostřednictvím, na jeho odpověď.

Já, co jsem četl, co říkal před chvílí pan premiér Fiala, říkal, že ta situace je čerstvá a že ji budete ještě analyzovat a nějaká rozhodnutí uděláte.

Myslím si, že to nebylo v tom původním, není to ani v tom současném. Vláda zde předkládá novelu ve zrychleném režimu legislativní nouze. Já sám za sebe si myslím, že k tomu není žádný věcný důvod. Tato novela je natolik závažná, že by se měla projednávat jak v prvním, druhém, tak v třetím čtení, abychom prostě nevylučovali řádnou věcnou, demokratickou diskusi k tomu.